Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych přednesla stanovisko klubu STAN k návrhu toho, že bude schodek činit 300 miliard korun.

Pokud se podíváme na to, jak to funguje v zahraničí, tak Německo plánuje vydat na stimulaci ekonomiky cirka 5 % HDP.

Ale pojďme se tedy řídit spíše tím vzorem Německa. Pokud bychom do ekonomiky napumpovali tolik co Německo, tak by to vyžadovalo dalších 250 miliard korun.

Myslím si, že těch 120 miliard je namířeno správným směrem. Jsou to rychlá opatření na podporu těch, kteří byli postiženi právně oním výpadkem buď příjmů, anebo zavřené výroby a podobně. K tomu, abychom ekonomiku nakopli, aby se dostala k velkému růstu, si myslím, že těch 300 miliard nebude rozhodně stačit, a myslím si, že paní ministryně přijde ještě do Sněmovny s vyšším schodkem.

Tedy, jak zaznívá z vládních řad, pojďme se k růstu proinvestovat.

Proto je opravdu nutné, abychom rychle a teď nastartovali růst investic do naší ekonomiky.

Dálnice ano, ale jen do určité míry.

Pan ministr Havlíček říkal, že bude důležité podporovat investice, a to především ty investice, které jsou připravené. A kdo má investice připravené, jsou obce a města. Je to důležité proto, že tam bude možné zaměstnat lidi a zároveň investice budou nejužitečnější.

Předali jsme panu premiérovi seznam, z kterého bylo jasně vidět, kolik projektů na mateřské a základní školy je připraveno. Dále by se mohlo investovat do chodníků.

Do vysokorychlostního internetu, do výstavby dostupného bydlení a podobně.

Ale budeme očekávat od vlády to, že jste hovořila, paní ministryně o škrtech, v pořádku, ty nikdo moc nechce v některých oblastech. Ale alespoň byste mohla začít hovořit o úsporách. Svým způsobem máte pravdu, ale i snaha se hodnotí.

Potřebujeme reagovat rychle, tedy operativní řešení. Pak by vláda měla mít střednědobou strategii a potom z dlouhodobého pohledu.

Dále potom by bylo dobré, a myslím, že to tady také už zaznívalo, realokovat peníze Evropské unie na ty projekty, které jsou potřeba řekněme si, jsou to mateřské školy, základní školy z těch evropských dotačních titulů. Kromě toho je možné dát na komunitní centra, sociální bydlení. Těch programů, kam se dá investovat, je celá řada.